Já mockrát děkuji. Já vím, že to byly náročné dva dny.

V tomto ohledu podle našeho názoru, podle mého názoru, dělá vláda strašně málo. Pomoc, kterou představila, očividně nefunguje a soudě i podle toho, že roste počet nebankovních úvěrů, si je potřeba přiznat, že mnoho lidí si jde raději peníze půjčit, a to určitě není dobře. Protože vláda je totiž svými kroky žene tam, kam by je hnát neměla.

Já jsem samozřejmě ráda, že vláda včera po našem tlaku konečně představila konkrétní pomoc podnikatelům, a protože nechci být za každou cenu jen kritická, tak za tento krok se rozhodně sluší poděkovat. Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že jednak přichází zbytečně pozdě, protože nakonec jste použili programy připravené naší vládou, Ministerstvem průmyslu a obchodu pod vedením bývalého ministra Karla Havlíčka, a stalo se tedy to, co jsme vám nabízeli celou dobu, a nesmyslně dlouho byli tím pádem podnikatelé a firmy v nejistotě, což vzhledem k současné situaci není dobrý signál a dobrá pro ně situace. Bohužel musím konstatovat, že došlo tedy k situaci, kterou jsme tady spolu s naším hnutím předpovídali již koncem minulého roku.

Z mého pohledu absolutně nepochopitelné.

Další obdobně dramatický nárůst zažila česká ekonomika v roce 2008, a to asi budete překvapeni, ale opět v důsledku administrativní změny v podobě nárůstu DPH. Dnešní inflace má však příčiny jiné. Bohužel je to tak. Většina globálních ekonomik hlásí extrémní hodnoty nárůstu cen, které jsme nepoznali za poslední dekádu.

Pádivá inflace ve valné většině případů představuje závažný projev ekonomické nestability, kdy dochází k selhání cenového systému jako nástroje informací a funkce peněz jako uchovatele hodnot. Není pochyb, že situace je vážná a že stát musí být v této situaci bezpodmínečně aktivní.

Navíc je možné a pravděpodobné, že navýšení cen energií není konečné.

Tento nárůst cen vrhá obrovské množství našich domácností do situace ohrožení, kdy musí žádat o dávky státní sociální podpory. Cesta, kterou volí česká vláda je ale nerozumná, nedostatečná a administrativně komplikovaná. Celospolečenský problém nevyřešíme pomocí pro pár tisíc domácností, o kterou si většina těch, kteří by ji potřebovali, ani nedokážou zažádat, protože je to příliš komplikované.

Je to cesta, kterou se vydalo mnoho zemí. Ale já mám pocit, že tady převládla ješitnost. Tváříte se, že cokoliv připravila Babišova vláda, je špatně, a to i když to bezpochyby zafungovalo.

Odpuštění DPH ve prospěch našich občanů je rozumným krokem. Úkolem státu není zdanit bezpodmínečně všechno, co je možné. Stát má sloužit občanům v těžkých situacích a těžké situace nastaly.

Ale stejnou nebo podobnou cestou, jakou my navrhujeme, se vydala řada dalších zemí.